Já bych chtěl připomenout jednu věc.

Ale jak je to možné?

Já jsem toho názoru, že jsme tady v úplně nové situaci, a to nejen kvůli tomu, že je tady nová mutace jihoafrická, brazilská a nevíme, jaká mutace přijde, jestliže budeme oddalovat očkování a vakcinaci. To je ta podstata nové situace.

Prostě donuťte Státní úřad pro kontrolu léčiv k tomu, aby tady autorizoval použití vakcín i jiných, než zatím autorizuje Evropská léková agentura, a pojďme se chovat alespoň tak jako sousedé z Rakouska nebo Maďarska. Alespoň tak.

Pan ministr zahraničí tady sedí a nic neříká na to, že nám sousední státy nebo už odešel zavřely hranice. Ale to přece není dobrý obrázek. Jednal vůbec s těmi sousedními státy, nebo to nechal na premiérovi?

Ale to je mu jedno. Nechápu, proč mu to tolerujeme. Stejně bych se musel bavit o tom, jakým způsobem jsme postupovali i v ostatních systémech.

Je potřeba to razantně změnit.

Včera naočkoval 106 lidí a je to mobilní očkovací centrum, bylo to dokonce v televizi.

Já si myslím, že ne, že jsou dokonce lepší a že té odbornosti rozumí možná víc než kdekdo v celé sedmadvacítce. Já nechci mluvit dlouho.

Děkuji vám. Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec David Kasal. Děkuji, pane předsedající. Vláda dělala hodně. Ono to nebylo jednoduché. Dostali jsme úkol odhadnout, kolik bude potřeba vakcín. Bylo nutné určitým způsobem rozdělit, od koho objednat.

Na druhou stranu, v současné době souhlasím, že jestliže slyším ze zpráv, že AstraZeneca ze 180 milionů dávek dodá jenom 90, tak naše povinnost je opravdu ty dávky zajistit. Pokud by praktičtí lékaři, a počítám jenom 5 000 lidí, očkovali 20 lidí denně pět dnů v týdnu, tak naočkují 70 % populace během pěti a půl měsíce s tím, že jsou ještě očkovací centra, tak by to bylo dříve. Ale není vakcína a je potřeba ji zajistit.